Vyspělost každé společnosti se pozná podle toho, jak se dokáže postarat o své nejohroženější obyvatele. Klíčovým nástrojem sociální politiky je státní rozpočet, výdaje, které stát hodlá alokovat na sociální podporu a pomoc těm občanům, kteří jsou nikoli vlastní vinou, a přestože pracují, anebo už pracovat nemohou z důvodu vysokého věku či trvale a nevratně špatného zdravotního stavu, v tíživé příjmové a sociální situaci. Z tohoto pohledu je sociální politika této vlády špatná a neúspěšná, jde spíše o politiku asociální. To potvrzuje i předkládaná novela zákona o státním rozpočtu, kterou i z tohoto důvodu nemůžeme jako SPD podpořit. Děkuji za pozornost.

Dobré odpoledne. Asi to není úplně překvapením, já budu samozřejmě komentovat kapitolu kultury, protože je to oblast, která mě velmi zajímá a která je velmi a velmi podfinancovaná.

Ale to přerozdělení nepovažuji za úplně šťastné. Za tu dobu se spousta věcí posunula, inflace vzrostla, strašně zdražily energie a všechny ostatní záležitosti, které do kultury vstupují. Teď bych se ráda pověnovala jednotlivým číslům.

Částka je to poměrně veliká v tom velkém rozpočtu, ale je potřeba ji rozklíčovat. Nemůže za to.

Je tam samozřejmě zohledněno i to, že se zdražily zásadním způsobem energie. Já jsem tady na to upozorňovala. Upozorňovala jsem na to při schvalování rozpočtu, že škrty v této oblasti jsou krátkozraké a že to ty příspěvkové organizace velmi brzy doběhne. A ano, můžeme se tady bavit o tom, že je potřeba šetřit energií, o tom ani debatovat nechci.

Předpokládám, že pan ministr Baxa se tam byl podívat.

Předpokládám, že tam bude ztráta. Ale nebude to jenom tam, bude to i v jiných příspěvkových organizacích, protože v covidu začal odliv návštěvníků. Začal, to tak prostě je, bylo to dáno restriktivními opatřeními a návrat ve velkém, který jsme očekávali, se prostě nekonal.

Ale řekněme si, jak na tom zaměstnanci v kultuře jsou.

Ono to tak úplně není.

Dobře, nebudu se s vámi přít, pane ministře. V pořádku, nicméně pořád je to výrazně pod průměrem. A řekněme si, že takové klišé ve společnosti je řekněme si, že to nejsou jenom umělci, kdo jsou tam zaměstnaní.

A pokud tam zasekneme takhle sekeru, tak se obávám, že spoustu věcí nenávratně, ale opravdu nenávratně ztratíme.

Můžeme o tom diskutovat, můžeme souhlasit, nesouhlasit. Samozřejmě chápu i ten apel, že zaměstnanci musejí mít porozumění, ale oni prostě ty složenky zaplatit musí, jim nic jiného nezbude. Mají rodiny, mají děti a ty náklady opravdu jim stoupají jako všem ostatním. Ale oni v příštím roce nemají příslib žádný.

Takže chci apelovat na vás, pane ministře Stanjuro, myslete na to, až budete přidělovat peníze kultuře.

To je jedna velká částka.

Nezlobte se na mě, není. Rozumím, je potřeba podporovat naše české filmy, naše české produkce, ale takto odpálit promiňte mi ten výraz velké produkce, které tady utrácejí peníze a dělají obrovskou reklamu České republice, turistickým cílům v České republice, to považuji za nezodpovědné, protože tyto produkce odejdou.

To si řekněme, tak to prostě je.